No, nemusel byste to řešit, pane premiére, kdyby se ti dva domluvili.

Sám máte zkušenost z oblasti zemědělství, že příroda prostě nepočká.

Pomůže jedině ten přístup, ano, individuální, vybrat ty nejvíc postižené lokality.

Máme tady zákon o státní službě, máme tady vládu, která rozhoduje ve sboru.

A nějaký poradce pana premiéra nechci ho jmenovat řekl, je před volbami, nebudeme to řešit. Neudělali nic.

Ministři jsou tvrdohlaví, nechtějí se domluvit, tak teď se budu snažit do toho vstoupit razantně a musíme to zkrátka vyřešit, protože ano, řešíme to dlouho, já jsem to řešil v září v Brně, opakovaně na vládě, na tripartitě, a samozřejmě je to tak, bohužel.

Děkuji. S další interpelací vystoupí poslankyně Věra Kovářová, která byla vylosována na druhém místě. Máte slovo. Vážený pane premiére, minulý týden jsem zaznamenala vaši návštěvu v mateřské škole na Černém mostě v Praze.